Právě touto optikou je potřeba posuzovat tento i kterýkoli další rozpočet.

Prosperitu vždy přinášejí jen a pouze investice. Rozhodně to platí pro Českou republiku, která své bohatství čerpá z umu a práce lidí. My se těžko můžeme spoléhat na nějaký zázračný náhlý objev masivního ropného ložiska ve středních Čechách nebo na nějaké jiné zázračné zbohatnutí. Můžeme se jen spoléhat sami na sebe a schopnost lidí dobře řídit stát. Jsem proto ráda, že tento rozpočet na tyto klíčové investice myslí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rozpočet 2020 počítá s penězi na základní priority Ministerstva práce a sociálních věcí. Jak víte, nad rámec původního návrhu Ministerstva financí jsme pro Ministerstvo práce a sociálních věcí vyjednali dalších 5,9 mld. Kč.

To se týká například případného dalšího růstu platů v sociálních službách, naplňování investičních pobídek, které byly v minulosti uděleny, čerpání evropských fondů atd.

Máme zde peníze na navýšení rodičovského příspěvku. Po dvanácti letech se rodičovský příspěvek navýší na 300 tis. Kč a já doufám, že v příštích dnech se podaří tento slib naší vlády naplnit.

Pomáháme tím právě těm příjmově nejslabším státním zaměstnancům.

Nikdo přece nechce, aby děti končily v ústavní péči, když nemusí. Asi nemusím vysvětlovat, že ústavní péče je pak pro stát mnohem finančně náročnější.

Naše populace stárne a je potřeba se tomu přizpůsobit. Do budoucna musíme proto zajistit odpovídající síť domovů pro seniory. Nicméně ani tato částka nestačí. Proto doufám, že v příštích letech, tak abychom tu výzvu stárnutí populace zvládli, se nám podaří na výstavbu pobytových zařízení péče v sociálních službách získat finanční prostředky z evropských zdrojů, protože tak se státnímu rozpočtu významně ulehčí a zároveň se jedná o velmi důležité infrastrukturní investice. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí a sociální politiky je tento rozpočet relativně skromný, umožňuje nám ale zachovat klíčové služby pro občany České republiky. Z tohoto pohledu je pro mě přijatelným kompromisem. Znovu opakuji, že si myslím, že je to dobrý rozpočet. Stát nesmí šetřit na lidech a už vůbec ne na dětech, seniorech nebo zdravotně postižených. Proto vás žádám o podporu tohoto rozpočtu. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Já mám samozřejmě připravený svůj příspěvek k hodnocení státního rozpočtu. Vystoupím ve standardní diskusi se standardní přihláškou.

Ale to je ten politický nesouhlas. Mě tam překvapila jedna věta.

Jestli máme ministryni práce a sociálních věcí, která spravuje největší kapitolu v rámci státního rozpočtu, tak jsou slova o tom, že přebytek nebo deficit nic neříkají, naprosto tragickými, děsivými slovy.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji, vážený pane předsedající. Na svého předřečníka pana poslance Skopečka jenom jednu větu. To je právě ten úhel pohledu. Sociální demokracie je přesvědčena o tom, že se musíme starat o lidi, že finance, které se vydávají, musí jít ve prospěch lidí. Ta čísla nás samozřejmě zajímají, ale podstatní jsou pro nás lidé.

Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím ke kolegovi Skopečkovi.